Děkuji. Prosím. Děkuji, pane místopředsedo. To nemyslíte vážně. Vy jenom umíte na sítích říkat lidem, jak jste těmto důchodcům za vaší vlády...

Přidala jenom to, co vám přikazuje zákon! Děkuji. Já děkuji moc, pane předsedající. Já tady mám několik poznámek.

Vy jste byli několikrát ve vládě, určitě třeba od roku 2000, a mohli jste také předložit důchodovou reformu. Už se o tom bavíme skutečně posledních 23 let, určitě od roku 2000, a nic takového se nestalo. A to, že ta minulá vláda nic neudělala, tak to vy si protiřečíte, pane ministře. Takže ještě jednou.